Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím se nejprve krátce zhostit role zpravodaje tohoto zákona, abych dostál všem povinnostem.

S tou vás potom seznámím, stejně tak jako se stanovisky výboru k jednotlivým předloženým pozměňovacím návrhům.

Je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny a kolegyně Helena Válková vás s tím také seznámí.

Už jsem tady k této věci vystupoval jak v prvním, tak ve druhém čtení. Zaznělo tady díky směrem k předkladatelům.

Je to dokonce protiprávní, nicméně pokud tedy tady právo nedokáže tomuto zabránit, tak právě ten institut chráněného účtu je naprosto oprávněný. Čili já děkuji za ten návrh.

Za sebe jako předkladatel jednoho z pozměňovacích návrhů bych se k němu vyjádřil a také ho doporučil.

Týká se to hlavně založení chráněného účtu, jeho vzniku, tak, aby to bylo jednodušší a rychlejší.

My jsme tady s kolegou Nacherem, kolegyní Valachovou i Válkovou a dalšími na jedné lodi. Chceme, aby chráněných účtů nevznikly pouze desítky, ale stovky, resp. tisíce, a aby to dokázal nakonec i bankovní sektor celé administrovat. My prostě nemůžeme žádný segment z té debaty vyjmout, proto jsem ten návrh konzultoval i s Českou bankovní asociací, protože ve finále to budou právě ty banky, které do značné míry spolu s exekutory, exekutorskou komorou budou muset být vtaženy do té administrace celého institutu chráněného účtu.

Dámy a pánové, děkuji za to, že zvážíte podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který nemění chráněný účet, který vylepšuje, podtrhuji slovo vylepšuje, ten původní návrh a bude ku prospěchu všem, hlavně těm, kterým chceme pomoci, a to jsou ti dlužníci, kteří dneska často končí bez prostředků. Ty prostředky potřebují proto, aby dokázali plnit základní povinnosti vůči svým dětem, vůči svým rodinám, aby nezůstali bez základních prostředků na živobytí. Je to první a důležitý, ale už jsme tady včera debatovali o novele insolvenčního zákona, která je podobně důležitá.

Pokud zde bude i v tomto smyslu věcná spolupráce ze strany pana premiéra tak, aby ta věc nespadla pod stůl, tak já budu jenom rád a vítám to. Prostě to prostředí tady musí být funkční a vybalancované tak, aby plnilo to, co plnit má.

Nicméně stále je to jenom malý krůček a je to řešení už nějakých následků.

To jsou všechno návrhy, které tady máme, a doufáme, že se je podaří protlačit ještě v této Sněmovně tak, aby se těm dlužníkům skutečně pomohlo, ale i se narovnaly vztahy směrem k věřitelům.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.